Nyní je s přednostním právem přihlášen předseda klubu hnutí SPD. Je to podle písemných přihlášek, které jsou doručeny tímto způsobem.

Můžete se vzdát, ale tímto se dostanete na konec těch přihlášených. Je to na vás. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na dnešní schůzi bychom se měli zabývat vysvětlením původu peněz použitých na financování hnutí STAN ze zahraničí. Hnutí STAN ve své tiskové zprávě přitom uvádí, že žádné peníze ze zahraničí nepřijalo. Přesně říkají: